Otázka zní proč.

Některé jsou více škodlivé a obsahují více cukrů a jiné obsahují méně. Tak kdybyste byli důslední, tak byste měli stanovit ceny podle obsahu cukru. Nic jiného neříkám. A tak horlivě jste připraveni to podpořit. To není směšné? Já vím, jak to dopadne logicky.

Ale zákon jsme napsali, odhlasovali velkou většinou.

Jak to má poznat? Jaké má prostředky, aby to poznal? A jaké donucovací prostředky bude mít stát? Jak to bude vyžadovat? Nebo to bude jenom jako. Nápad, a je tady mnoho zkušených komunálních politiků, aby obce regulovaly kouření obecně závaznou vyhláškou, taky není správný.